Tak já děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Já bych především ze svého pohledu řekla, že byl velmi arogantní, protože nám prakticky řekl, že tím, že jsme vystupovali v rámci faktických poznámek, tak co bychom vlastně chtěli, aby tady byl pan ministr pro legislativu? Tak já bych jenom znovu chtěla zopakovat: Zákon o důchodovém pojištění vláda schválila per rollam, to znamená, že se nesešla.

Tak jaká jsou fakta? Česká republika je třetí nejhorší v rámci inflace. Tato vláda pořád říká, jak se to bude zlepšovat, a pořád je to horší. Čím to je? Je to tím, že nezvládla absolutně energetickou krizi, protože se schvaloval úsporný balíček, pak se to měnilo na zastropování, a proto jsme se dostali na ta čísla, na která jsme se dostali.

Pokusím se kombinovaně reagovat na pana kolegu Michálka a na pana ministra Jurečku. Pan Michálek citoval komentář, ten komentář vychází z nálezu Ústavního soudu a ten stejný Ústavní soud v těch svých nálezech konstatuje, že ústavní pořádek výslovně připouští zkrácené jednání, zkrácené řízení jenom v rozsahu článku 8 zákona o bezpečnosti České republiky, a to je, pokud se nemýlím, ohrožení státu nebo válečný stav. To je v ústavním pořádku.

Pan ministr přečetl část důvodové zprávy, mimochodem ta zpráva se velmi podobá důvodové zprávě energetického zákona, který jsme tu taky projednávali ve stavu legislativní nouze a kde jsem se tenkrát ptal ministra průmyslu a obchodu úplně stejně, v čem tedy spočívá ta škoda. Taky mi nedokázal odpovědět.

A dále cituji: Je zodpovědností každé vlády, aby při sestavování návrhu zákona o státním rozpočtu vycházela z platných právních předpisů a v případě, že požaduje za účelné dosáhnout jejich změny, aby včas realizovala své oprávnění podat odpovídající návrh zákona, jehož prostřednictvím by dosáhla požadovaných změn. A to je přesně, o čem se tady bavíme. Bavíme se o tom, jestli legislativní stav trvá, nebo netrvá. A já jsem se na toto ptala.

Protože kdybyste počítali s existujícím zákonem, měli byste v rozpočtu minimálně 20 miliard. Další přihlášenou je paní poslankyně Eva Fialová.

Máte slovo, paní poslankyně.

A pan ministr o tom bezpochyby musel vědět a vědět, že ta inflace bude vyšší než 5 %.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Ale já jsem mu psala samozřejmě, že jsem proti tomu, a on ty, co jsou proti vládě, zablokoval komentáře na Facebooku. Klidně řekněte paní z Opavy. Držte se, stejně si to ti namyšlenci arogantní prosadí.

Poté paní poslankyně Mádlová a pan ministr Jurečka.